Za druhé: Mají Ukrajinci nárok na svobodu a demokracii? Za třetí: Mají Ukrajinci nárok na naději na prosperitu? Za čtvrté: Jak moc se nás konflikt na Ukrajině týká?

Za páté: Jaká je reálná evropská politika pana premiéra, resp. vládní koalice? Sami víte, že zní naprosto protipólně od černé k bílé. Něco řekl v Bruselu pan Telička, nějak vystupuje pan Sobotka. Lapsy, nejenom některých poslanců a ministrů, žehlí ministr zahraničí. Takže jaká je vlastně ta reálná politika?

Tady bych byl rád, kdyby tady byl pan ministr Mládek, který tady to, co předvedl minule, bych neměl jiné označení než energetický anšlus České republiky. Za sedmé: Jakou cenu jsme ochotni platit či zaplatit za svobodu a demokracii naši a jiných národů? Že téměř žádnou, předvedla naše politická reprezentace pod pláštíkem velkého byznysu s Čínou nedávno, aby se nakonec ukázalo, že Čína tady nabízí stavění dálnic, které zkrachovalo v Polsku. Zřejmě nemáme stavební firmy, které jsou to schopny postavit. Skutečně dobré východisko pro zvýšení zaměstnanosti. Na Ukrajinu, nebo na Rusko? U části i vás tady mně připadá, že chcete vsázet na Rusko, jako byste byli nepoučitelní, co se v této zemi stalo.

Znělo tady, že to není náš konflikt. Jaká je vlastně naše vnitřní sounáležitost s Evropskou unií a NATO?

Ale jestli někdo v zásadních věcech se chová divně, obojace a jestli se chceme přidávat k různým Orbánům a Ficům, tak musím bít na poplach, protože to je přesně to, v čem vidím obrovské riziko už i pro naši bezpečnost v následujících letech.

A moc vás budu prosit, aby aspoň rozumnější politici s horizontálním výhledem do příštích let toto usnesení podpořili. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, nezlobte se, že opět vystupuji.

Ale musíme si uvědomit taky jednu věc. Čili byli to Němci, Poláci, Maďaři, Bulhaři a Sovětský svaz. Z bývalého Sovětského svazu to byli převážně vojáci ze zemí, které k nám byly nejblíž. Oni za nic nemohli, oni nevěděli, kam vůbec přijeli.

Děkuji panu poslanci Holíkovi. Omlouvám se panu poslanci Seďovi, ale mám tady další dvě faktické poznámky pan poslanec Laudát a pan poslanec Adam. Takže nejprve pan poslanec Laudát. Děkuji. Ale to není vůbec podstatné. Přeci hybnou silou Sovětského svazu byl ruský národ. A za další Takže já proti tomuto příměru se zásadně ohrazuji a vidím velké paralely v chování. Já neobviňuji ruský národ, ale ruské politické elity. A to je prostě realita. A já si myslím, že naopak, že ten příměr velice sedí. Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče. Dobrý den. Já se pokusím trošku bez emocí ale k panu Laudátovi prostřednictvím pana předsedajícího. Uplatňování historické odpovědnosti prostě nedává smysl.

Mně to nedává smysl. Lidé tam trpí a nepodporujme to. Tečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, já jsem pozorně naslouchal představitelům pravice a pokusím se na dvou konkrétních příkladech odpovědět na dva dotazy, které tady položili minulou středu. Případ ohrožení zájmů České republiky. Je to podnik Let Kunovice.

To už bude třetí konkurs?

Rok 2003, byla zahájena reforma Armády České republiky v rámci profesionalizace.

Takže o čem tady chcete prosím vás mluvit?